Jde o absolutní změnu filozofie fungování samosprávy v České republice, které možná pan ministr Dienstbier moc nerozumí.

Pokud tedy nakonec se rozhodnete, že i tyhle nesmysly chcete poslat do druhého čtení, pak prosím, a předem avizuji, by toto měl probrat i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Žádná přihláška.

Děkuji, pane předsedající.

Já si myslím, že kontrola by neměla mít represivní charakter. Kontrola přece je od toho, aby byla pozitivní, aby napravila věci, aby ty věci šly, nikoliv aby nešly. Ale na druhou stranu se musím vrátit k tomu, co tady říkal kolega Marek Benda, protože těch kontrol skutečně je dneska moc.

Takže je to docela dobrý Kocourkov.

Na druhé straně, prosím vás, udělejme nějaké sjednocení těch kontrol, aby ti představitelé samospráv věděli vlastně, jak na tom jsou. Děkuji za pozornost. Pane předsedající, děkuji.

Otázka tedy zní: Kdy se odpovědi dočkáme?

Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Ještě jednou pro stenozáznam a pro mého ctěného kolegu přečtu ten paragraf, který se týká povinnosti zaujmout stanovisko. To znamená, že k tomu přijme nějaké usnesení a zaujme stanovisko.